Podle našeho názoru se samozřejmě zhorší a tento návrh zákona v případě přijetí nerovnoměrné postavení zemědělců a potravinářů vůči obchodním řetězcům prohloubí, a nejenom vůči obchodním řetězcům.